Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Asi vás nepřekvapím, že se budu snažit vás ještě před hlasováním přesvědčit pro podporu našeho pozměňovacího návrhu, kterým se ruší, případně snižuje daň z nabytí nemovitosti.

Protože se domníváme, že v době, kdy rostou ceny nemovitostí, by stát měl přemýšlet o tom a moudře rozhodovat, jak pomoci zejména mladým lidem při zakládání rodin.

Stát vlastně rodinám říká: Za to, že chceš sobě či svým potomkům pořídit bydlení, my ti zdaníme tento nákup. Dokonce z peněz, které jsi již jednou vydělal a zdanil. V době ekonomického růstu a současného růstu cen nemovitostí by člověk čekal, že budeme v této Sněmovně natolik velkorysí, že občanům naší krásné země vyjdeme vstříc a tuto pokutu, de facto trest za pořízení vlastního bydlení zrušíme nebo jim alespoň částečně ulehčíme. Podpořili bychom tak občanskou odpovědnost a právě lidi, kteří pracují, snaží se být maximálně samostatní a snaží se zabezpečit budoucnost jak svoji, tak svých dětí. Protože jaký je vlastně výtěžek této daně pro státní rozpočet? Podíváteli se na návrh rozpočtu schválený touto Sněmovnou na rok 2019, je to necelé jedno procento z příjmu státního rozpočtu.

Myslím si, že by skutečně dobří národní hospodáři tento případný výpadek zvládli při řízení státního rozpočtu. Pro stát to necelé jedno procento není vysoká částka, není fatální částka. Ale ta čtyři procenta pro jednotlivé rodiny, které si jdou pořídit vlastní bydlení, mohou být právě dělítkem mezi tím, že si tuto nemovitost mohou pořídit, či nemohou pořídit.

A tím, že daň od roku 2016 platí ten, kdo si jde koupit nemovitost, tak ztratila podle mého názoru veškeré zbytky logiky. Proto jsem hovořil o tom, že tato daň je pouze trestem, pokutou za to, že si člověk chce pořídit nemovitost. Důvody, abych to nezdržoval, proč zrušení navrhujeme, jsou tedy následující. Jedná se jednoznačně o dvojí zdanění. Mimochodem, zastánci této daně často protiargumentují DPH. Jenže jaká přidaná hodnota pro hospodářství je to, že soukromá osoba kupuje nemovitost od jiné soukromé osoby? Protože novostavby jsou přece osvobozeny, to řeší i návrh pana poslance Raise. Takže žádná přidaná hodnota pro stát to není, není to zdanění přidané hodnoty, je to skutečně zdanění pouze práva pořídit si vlastní nemovitost. V celé republice, nejen na území Prahy a středních Čech, ale na celém území České republiky cena nemovitostí rapidně roste.

O dopadech na státní rozpočet jsem říkal, skutečně to není fatální.

Navíc upozorňuji, že tady vzniká skutečně veliká nerovnost před zákonem, na kterou doplácejí běžní občané.

Všechny tendence státu jsou regulace na straně poptávky bydlení. Nicméně potřeba bydlení se regulací poptávky nijak nesníží. Ten problém je na straně nabídky, takže tato daň skutečně nemá žádnou ekonomickou a regulační hodnotu pro ekonomiku našeho státu. Stávající stav vede k tomu, že lidé, kteří si chtějí pořídit vlastní nemovitost, vzhledem k cenám a menší dostupnosti bydlení a menší dostupnosti zároveň hypoték budou vyhledávat nájemní byty. A tam je ten samý problém nedostatek bytů.

Při koupi bytu totiž neinvestují do cizího. Investují do svého. A když je nejhůř pro ně finančně, mohou takovou nemovitost prodat. Takže bychom měli podporovat vlastní snahu občanů o vlastní odpovědnost, kterou vlastnické bydlení přináší. Považujeme to za nejsprávnější. Proto vás před hlasováním ještě naposledy žádám, vážené kolegyně, vážení kolegové, abyste podpořili nejlépe zrušení daně z nabytí nemovitosti, nebo alespoň to procentní snížení, které navrhujeme v nějaké variantě, aby se zejména mladým lidem, ale všem, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení, abychom jim trochu ulehčili jejich život. Děkuji, pane poslanče. Ne, je to jenom z minulosti faktická poznámka. Takže na řadě je v rozpravě pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

Výhody tohoto pozměňovacího návrhu jsem již podrobně přednesl dříve. Předem avizuji, že budu žádat změnu procedury tak, aby se tento pozměňovací návrh hlasoval jako celek. Tento návrh pouze prodlužuje splatnost daně z nabytí nemovitých věcí o tři měsíce. Tím dává více času kupujícím, kteří jsou nově od roku 2016 plátci této daně namísto prodávajících, aby měli více času obstarat si tuto poměrně vysokou sumu na platbu této daně poté, co často většinu svých životních úspor využili již na samotnou koupi nemovitosti. Návrh tak vychází vstříc všem občanům České republiky, kteří si hodlají pořídit vlastní nemovitost, a současně státu, kde pravděpodobně klesne počet nedoplatků od řádných daňových poplatníků.